V tuto chvíli tedy budeme ještě jednou hlasovat o návrhu usnesení, které jsem vám již četl.

Kdo je proti?

Výsledek: přijato. S přednostním právem se hlásí pan předseda Okamura.

Využili jsme všech možností, které nám dává jednací řád Sněmovny, a bojovali jsme tady proti okradení důchodců.

Nakonec musela Fialova vláda ustoupit a vrátit nám možnost vyjadřování.

Připravujeme ústavní stížnost a chtěl bych znovu požádat kolegy z hnutí ANO, abychom tu ústavní stížnost podali společně, protože se jedná o budoucnost, jedná se o peníze 3 milionů důchodců a určitě bude mít větší apel, když ústavní stížnost podáme společně. Chci vás o to takto znovu požádat, protože poslanecký klub SPD má pouze 20 poslanců, na tu ústavní stížnost je potřeba 40 poslanců. My to bez vašich hlasů podat nemůžeme a já si myslím, že bychom to měli podat společně a že byste to neměli podávat sami.

Takže já tímto znovu, a včera už jsem to udělal také, vyzývám prezidenta Petra Pavla, aby vetoval tento zákon, čímž by se vrátil do Sněmovny a tím by se nestihla lhůta pro přijetí tohoto zákona. Takže pakliže prezident Petr Pavel bude vetovat tento zákon, tak se zachrání peníze pro 3 miliony důchodců, protože se to vrátí do Sněmovny. My samozřejmě budeme hlasovat opět proti zákonu, ale hlavně, vláda už nestihne tu lhůtu, aby to bylo vydáno ve Sbírce zákonů.

A tady se ukáže, na čí straně stojí prezident Petr Pavel, jestli na straně 3 milionů důchodců, a přestože byl podpořen Fialou vládní pětikoalicí, tady to bude klíčový moment pro 3 miliony důchodců v České republice, zdali se zachrání jejich peníze, nebo ne. Já jsem byl nemile překvapen vyjádřeními prezidenta Petra Pavla, že lavíruje, že neví, jestli bude pro, nebo proti.

Děkuju za pozornost a my budeme dál bojovat za práva všech slušných občanů!

Děkuju za slovo, paní předsedkyně. Hlasoval jsem pro, na sjetině mám proti, a nezpochybňuji hlasování. Ano, děkuji. Děkuji za slovo. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji. I já se omlouvám. Děkuji. Nikoho nevidím. Omlouvá se z celého jednacího dne z osobních důvodů.